Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní poslankyně, dovolte, abych reagovala na vaše podněty.

Můžete to kritizovat, či nikoliv, ale v podstatě se těžko to dalo přesně predikovat, kolik lidí si o kompenzační bonus požádá.

To je dopad důsledku kompenzačního bonusu.

Protože ty peníze nemají mašličky.

Přesně ten podíl.

A tuto podporu je prosím potřeba chápat jako mimořádnou pomoc regionům ze strany státu, a nikoliv jako všední záležitost.

Prostě to takhle není možné.

Uvedené se odehrálo na úkor podílu státního rozpočtu.

Modrá je zadlužení. Kraje na tom nejsou vůbec špatně.

Takže nejsou v takové krizi.

A máme už omezenou alokaci na vládní rozpočtové rezervě. Nevím, co se ještě může během pár týdnů všechno stát. Není to žádná velká částka.

Víc utratit nemůžeme. Říkala jsem vám, že v pondělí jsme schvalovali mimořádnou alokaci navýšení prostředků pro Ministerstvo práce a sociálních věcí na ošetřovné, na nemocenské, to jsou všechno věci, které se nedaly úplně predikovat. Takže skutečně je to teď o těch prioritách. A priority jsou tady.